Hnutí ANO vzniklo jako protestní hnutí. Říkali, že do politiky jdou proto, aby politiku dělali jinak, poctivě, spravedlivě, aby tady byl nový svěží vítr. A vysvětlení podivností okolo těchto korunových dluhopisů není to, co jsem říkal před chvilkou, že ten Kalousek před námi dělal tady tohle a tohle a tohle. Je to totiž, kolegové, systémová chyba. Jak máme nastaven náš politický systém, znamená, že nemůže vzniknout žádné hnutí nebo strana, která bude jiná. Ona časem velmi rychle spadne do stejného režimu, do stejných kolejí. Vy jste se stali už tou standardní politickou stranou, která vlastní chyby omlouvá tím, že poukazuje na to, co dělali jiní, tak se nedivte, že to děláme také. To je velmi smutná realita. Ale je to důsledek toho, jak je nastaven náš politický systém, že bez mnoha peněz nový politický systém, který uspěje a dostane se do Sněmovny, vzniknout nemůže.

Už to tady říkal pan místopředseda Sněmovny Bartošek: Tak konejte, jestliže máte takové zásadní prohlášení. Opravdu konejte, podejte trestní oznámení. Myslím si, že je načase, aby se něco začalo konečně řešit. Nedělejme z toho pouze kauzu Babiš nebo lex Babiš 2, nebo jak to nazveme, už to tu také zaznělo.

Mě nezajímá jenom pan Babiš, mě zajímají i ti ostatní emitenti a budu velmi zvědavý, pokud se dozvíme od Finanční správy jako rozpočtový výbor, jehož jsem místopředsedou, jaké tam byly případy a kdy si to vlastníci kupovali sami.

Ale morální rovina.

Vzhledem k tomu, co tady zaznělo, mám opravdu pocit, že tady došlo k porušení zákona.

Jestliže je to odborník, který se touto tematikou zabývá, tak věřím tomu, že ví, co říká. Říká to sám poslanec hnutí ANO. Já to také tak vidím.

Myslím si, že to, co požadoval rozpočtový výbor, jehož jsem členem, je požadováno správně, aby byla vysvětlena celá záležitost. Nic víc. Ale vysvětlení jsem se tady zatím nedočkal, dočkal jsem se jen vzájemných urážek jednoho, druhého, přítomného, nepřítomného, to podle mě vůbec nikam nevede. Opět tady zaznělo, dnes od pana předsedy Faltýnka a častokrát dříve od pana ministra Babiše, o zaplacených daních.

Pro celkové saldo státního rozpočtu to je nějaký ukazatel. Mělili bychom být důslední, tak by se mělo vzít i v potaz, kolik bylo zaplaceno sociálního pojištění, zdravotního pojištění, které by jinak platil stát za nezaměstnané, a tak dál, a tak dále. Ale pokud se používá zjednodušené prohlášení, kolik se zaplatilo daní, dovolím si používat zjednodušený pohled na věc: Udělejte z toho součet kolik jsem do rozpočtu zaplatil na daních a kolik jsem z něho získal dotací.

Tak bych to také viděl.

Tři roky vám to krásně fungovalo, blíží se volby, tak po sobě začínáte pálit. Ke dvěma zbylým koaličním stranám: myslím, že byste si měli uvědomit, co všechno jste tady způsobili tím, že jste tuto vládu takto drželi a že se prohlasovaly zákony, které se prohlasovat mohly. Kolegyně Pekarová už tady mluvila o přítomnosti poslanců a ministrů. Velmi správně to řekla kolegyně Pekarová. Souhlasím. Jako poslanec a jako ministr má tuplovaný důvod být na zasedání Sněmovny a nemá si v době zasedání Sněmovny plánovat nějaké věci, nevím, jaké to jsou, snad možná i nějaká přednáška, nevím, jestli ministerská, nebo soukromá na nějaké soukromé akci, to nevím, takže to nechci moc rozvádět. Když se podívám do vládních lavic, je tady paní ministryně . To o tom také něco vypovídá. Občané sledují, co se děje v Poslanecké sněmovně. A je dobře, že to začínají občané sledovat.

Já jsem tam zaregistroval dvě věci.